Tohle tady čtu! A tak tedy vzniká otázka, a ta vznikala už tehdy co se stalo?

Já trvám na všem, co jsem kdy řekl o policejní reorganizaci, protože ta fakta, na základě kterých jsem to řekl, zůstala stále stejná.

To jsou pro mě důležitá zjištění z této zprávy.

Teď tu máme několik faktických. Prosím pana poslance Váňu, potom byl přihlášen pan poslanec Gabal, potom pan poslanec Blažek a potom pan poslanec Kováčik. Takže všichni po dvou minutách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jenom bych připomněl to, co v té zprávě opravdu není, a tam měl pan ministr pravdu, že o té reformě policie, tak bych mu doporučil, aby si přečetl knihu, která se jmenuje Reforma Policie České republiky. Ta kniha byla vydána v roce 2012 a je tam i pochvalné stanovisko pana Roberta Šlachty.

A jinak, když už tady pan ministr vystoupil možná si vzpomínáte na debatu minule, když jsme se o tom bavili, že jsem se ho musel zastat, protože mu někdo vytýkal, a to i pro řečníky, kteří budou vystupovat, že mu někdo vytýkal, že měl odstoupit, když to řekl. Tak jenom znovu připomínám, že pan ministr Pelikán nikdy neřekl, že v této souvislosti odstoupí, protože to řekl pan ministr Babiš, že pan ministr Pelikán bude muset asi odstoupit. Tak jenom aby to bylo jasné, abychom si ty události připomněli zpátky, tak jak to bylo. I když o tom zpráva nepíše. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, já jsem taky bohužel neměl možnost si to prostudovat, já jsem zvyklý ty věci studovat důkladně, takže jsem udělal poměrně jednoduchou věc, že jsem se podíval, do jaké míry ta zpráva reflektuje klíčové zasedání výboru pro bezpečnost, na které ministr Chovanec přinesl žádost a návrh reformy policie a analytický podklad, kterým to zdůvodnil.

Zajímavé bylo, že samozřejmě v následující debatě to neudrželi a výsledkem bylo hlasování výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání bodu reforma policie, dodnes se k němu nevrátil a nedokončil ho. To, že tato zpráva neobsahuje klíčové usnesení výboru pro bezpečnost o tom, že přerušuje a nemá stanovisko k reformě policie, považuji za její závažný nedostatek. A druhé, já jsem na tomtéž jednání škoda, že to pan předseda, vaším prostřednictvím, výboru pro bezpečnost pozapomněl přednesl odmítavé stanovisko nejvyššího státního zástupce vůči reformě. Ta zpráva to neobsahuje. Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kováčik. Tak tady dokonce platí, že když dva čtou totéž, tak to není totéž.

Ale já bych rád zdůraznil, že my jsme parlamentní republika. A to usnesení je pouze o tom: Milá vládo, zabývej se Olomoucí! Nic víc, to žádný zásah není